Dnešní jednání bychom měli zahájit pevně zařazeným bodem 218.

V případě vyčerpání programu bychom pokračovali dalšími body z bloku druhých čtení. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Dámy a pánové, já vás chci poprosit.

Teď jsem včera zaregistroval, že zřejmě došlo k omylu a že tam není zařazen. Proto bych navrhoval, abychom to vyřešili tak, abychom hlasovali o tom bodu 34, že bude pevně zařazen na úterý příští týden, jako první bod. Děkuji za toleranci.

Já vím, ale já jsem odcházel z grémia s tím, že pan předseda Hamáček tam jasně řekl, že to je první bod v úterý. Čili přeřazení z toho pátého bodu na první. Pan kolega Štětina se hlásí k pořadu schůze. A poté pan kolega Sklenák. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Dobrý den, vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo.

A jenom velmi stručnou větu by mně stačilo, protože se na to občané naší republiky moc ptají a mají obavy, zda nestoupá přirozená radioaktivita. Takže jedna věta bude stačit. Je stav takový na našem území, nemusíme mít obavy, nebo přirozená radioaktivita stoupla. Toť vše. Pan kolega Štětina navrhuje informaci pravděpodobně ministra zdravotnictví, předpokládám, nebo vnitra. Dobře.

Dobře. Pan kolega Roman Sklenák. Nechám o tom hlasovat, pane kolego. Prosím. Děkuji za slovo. Dobré ráno kolegyně a kolegové. Ještě jednou požádám o klid!

Dobře, přerušíme schůzi. Děkuji. Máte slovo, pane předsedo. Děkuji vám i vám. Já si dovoluji navrhnout pevné zařazení bodu 2, to je návrh vrácený Senátem o ochraně přírody a krajiny. To je tisk, kterým jsme se zabývali tento týden, ale nedokončili jsme jeho projednávání. A navrhuji tedy pevné zařazení na příští středu 1. března jako první bod. Kdo dál na změnu programu? Žádný jiný návrh nemáme. Takže... pardon, paní kolegyně Chalánková. Děkuji za slovo, pane předsedající.

První varianta na středu odpoledne po pevně zařazených bodech paní ministryně Marksové, tedy po bodu 261, protože si přála u toho bodu, který již je otevřen, být osobně přítomna.